Mimochodem, je zde i výzva IROPu, která obcím nabízí možnost koupit si vozidla, která jsou nízkoemisní, a ta výzva nyní je vyhlašovaná právě přes Ministerstvo místního rozvoje. Takže to jsou ta opatření, která odsud z Poslanecké sněmovny můžeme říci našim kolegům na obcích, že jsou pro ně připravena. Nicméně jako předseda podvýboru pro dopravu musím upozornit na to, že ten harmonogram je opravdu napjatý, a jestli mají pro městskou dopravu to obce a kraje zajistit, tak s tím budou bojovat.

Mimochodem, v hospodářském výboru byli všichni pro, jak z části koalice, tak z části opozice, tedy jednoznačně je podporována.

Pěkné dopoledne.

Já bych se tady nechtěl strašit tím, že nestihneme nějaké transpoziční termíny a že nestihneme vybudovat dostatečné množství infrastruktury na obsluhu těchto nízkoemisních vozidel. Jsou to vozidla, která využívají elektřinu, případně zemní plyn jako řekněme náhradu fosilních pohonných hmot založených na bázi ropy.

Já tomu prostě nerozumím. Nechápu, proč v době, kdy obecní rozpočty budou a jsou zatíženy různými dalšími náklady jako právě například na energie, jak po nich můžeme chtít další výdaje. Abyste si o mně nemysleli, že jsem nějakou brzdou rozvoje a nedej bože nepřítelem pokroku, tak věřte nebo ne, byl jsem někdy možná před patnácti, dvaceti lety ten, který zaváděl tyto technologie do praxe.

A myslím, že spousta starostů, kteří tady dnes sedí, tak to řeší již dnes, a řeší to, kde nakoupí elektřinu a zemní plyn pro své školy, objekty. Za chvilku to budeme řešit i pro velký průmysl, případně domácnosti, takže řešit to v tuto chvíli mi přijde skutečně krátkozraké. A jako velký fanda těchto technologií a související infrastruktury prostě se mi chce říci, že jsme si měli dát ještě nějaký čas a prostě s implementací tohoto nařízení řekněme nebo tohoto zákona počkat. Když se vrátím k elektřině, dovolte mi v krátkosti tady zopakovat několik tezí, a to jsou ty, a myslím, že mi dává za pravdu i analýza ČEPSu, že my prostě jako Česká republika, pokud budeme pokračovat v odstavování uhelných elektráren, budeme v relativně krátké době, to znamená někde kolem roku 2025, deficitní a deficitní ve výrobě elektřiny budou i okolní státy Evropské unie.

Ale toto nebezpečí tady je. Musíme si prostě přiznat jedním dechem, pokud chceme schválit tuto normu, že bez ropy, zemního plynu a uhlí to v energetice, a nově teď tedy i v dopravě nezvládneme, a do chvíle, než tady v této zemi vybudujeme cirka 5000 MWh kapacitu v jádře, to znamená kapacitu, která je schopná stabilně do té sítě dodávat dostatek elektřiny pro pohon těchto vozidel, respektive pro výrobu biometanu, respektive vodíku, a o této problematice bych tady mohl mluvit nekonečně dlouhou dobu, ale nechci vás tím unavovat. Tak prostě bez toho, než vybudujeme tuto stabilní výrobu energií, se dál nepohneme.

A vsadit vše na obnovitelné zdroje tak, jak se nám snaží tady někdo vysvětlit, je obrovský risk. Nově tento risk pouštíme nejenom do energetiky, ale nově tedy i do dopravy, což považuji za další obrovské riziko. Děkuji za pozornost.